A to ještě nemluvím o situaci, kdy někteří odsouzení budou ve stavu, kdyby potřebovali urgentní, nebo chceteli, odbornou nebo já nevím, jak to nazýváte lékařskou pomoc. Vězeňská služba má, pokud vím, pouze dvě věznice , jednu v Brně a jednu tady na Pankráci.

Jsou prostě povinni zabezpečit jeho ostrahu.

Jak je to možné, že jsme nedokázali ne my, vy, vládo že jste nedokázali pobytová zařízení ochránit?

To znamená, to jsou lidé produktivního věku, kteří, předpokládám, že chodí do práce.

Já jsem z postiženého okresu Trutnov.

Vidím tam ty kolegy. Minulý týden nebylo úplně dobré počasí, teploty minus 18, zmrzlí. Myslím si, že tato vláda by měla také najít finanční prostředky a službu těm lidem dostatečně zaplatit.

Ale docílit také to, aby ty peníze, tak jako to dopadlo u zdravotníků, doputovaly až k těm lidem, kteří tam opravdu stojí, aby neskončily na Strojnické, popřípadě na krajském ředitelství, tak jako se to stalo v minulosti, kdy sice peníze se daly, ale ty peníze nedoputovaly.

Takže to jsou všechno věci, které jsou.

A jaký je výsledek? My tady schvalujeme nějaké sankce, ta sankce tam je myslím 50 000 korun, přestupek přijde, a jaká tam je sankce?

To znamená, možnost sankcionování fyzických podnikajících osob a právnických osob. Takže těch problémů, které tady jsou, je velmi moc.

My to nechápeme, protože pan Hamáček říká: Ještě to chvíli musíme vydržet nebo musíte vydržet. No, vážená vládo, lidé to nepochopí. Věřte tomu, že lidé to nepochopí.

Buďte na sebe hrdí, kolegové vám to odmávají, musíte to s námi ještě chvíli vydržet měsíc, a tak jak říkal pan předseda Jurečka, my věříme. My jsme také kdysi věřili, že vláda je schopna a ochotna některé věci řešit. Bohužel není, pochopíte to zase až za měsíc. Děkuji za pozornost.

Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl, prosím vás, ještě promluvit tady k panu ministrovi Blatnému, když už tu sedí, a plynně navázat na faktickou poznámku kolegy Hrnčíře. Víte, já kolikrát sednu k televizi, tak jak většina lidí, a s napětím očekávám tiskovou konferenci po jednání vlády.